1.

Prosím sněmovnu o klid a znovu prosím všechny poslankyně a poslance, kteří chtějí diskutovat, aby tak činili mimo jednací sál! A platí to i pro předsedy vyšetřovacích komisí. Pane poslanče! Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, asi nemá smysl do detailů tady uvádět základní principy zákona. Jenom doopravdy velmi stručně. Kromě elektronického registru oznámení posílení kontroly, oznámení na počátku výkonu funkce, většího rozlišení sankcí Sněmovna doplnila pozměňovacími návrhy některé další důležité body a bohužel ty změny nebyly promítnuty důsledně těmi pozměňovacími zákony. Na to Senát zareagoval tak, že přijal několik legislativně technických návrhů, které nemění věcně podstatu zákona. Vzhledem k tomu, že registr oznámení musí být vytvořen na základě veřejné zakázky, kterou musí zadat Ministerstvo spravedlnosti, tak byla posunuta účinnost zákona z 1. ledna příštího roku na 1. září příštího roku, což fakticky žádná změna není, protože tak jako tak by Ministerstvo spravedlnosti dříve ten informační systém nevytvořilo.

To znamená, že návrh je v podstatě vrácen Senátem víceméně ve stejném znění. Věcně tam ke změnám doopravdy nedošlo, byly odstraněny legislativně technické problémy a ta účinnost umožní, aby Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo doopravdy funkční systém ke dni účinnosti zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Nejprve pan poslanec Vozka. Není tomu tak. Paní poslankyně Kovářová? A pan poslanec Plíšek rovněž ne. V tom případě otevírám rozpravu a prosím, aby první vystoupila paní senátorka a samozřejmě dále ti, kteří se přihlásí. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

Předkladatel návrhu zákona velmi precizně a jasně vysvětlil přijaté pozměňovací návrhy.